Děkuji za odpověď.

Ta posloupnost byla následující.

Se společností Foresta.

Děkuji. Prosím, pane ministře, máte slovo.

Máme interpelace, takže já tady jsem k dispozici plně.

Děkuji.

Děkuji za slovo.

Proto nepožaduji žádné hlasování.

To byla poslední písemná interpelace, o jejíž projednání požádali poslanci. Končím tedy bod, který je pevně zařazen jako bod 138 na toto čtvrteční dopoledne. A vzhledem k tomu, že jednací řád a platná usnesení, která doplňují jednací řád, stanoví, že po projednání bodu

Pane předsedo, máte slovo. Vážený pane předsedající, já bych chtěl požádat o pevné zařazení dvou bodů dnes po již pevně zařazených bodech, jsou body 134

Kontrolní výbor přijal v úterý usnesení, včera uplynula lhůta, takže můžeme už dnes projednávat. Hlásí se pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo. Děkuji za slovo. Nemám žádný problém podpořit návrh pana poslance Koníčka.

Prosím, pane poslanče. Dobré dopoledne, pane místopředsedo. Náš klub taky nemá nic proti postupu, který navrhl i pan Stanjura, souhlasíme s tím. Prosil bych také hlasovat a následně potom, co naznačil.

Odhlásil jsem vás a požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Upravili jsme tedy program jednání.